Děkuji panu poslanci Humlovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Rozpočtový výbor se touto problematikou minulý týden zabýval, žádné pozměňovací návrhy nebyly k tomuto návrhu dodány. Závěr z jednání rozpočtového výboru bylo usnesení, kterým mě pověřil, abych doporučil Sněmovně tento návrh schválit. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ale já nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. V tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom mohli hlasovat. Není tomu tak ani od navrhovatele, ani od zpravodaje. Děkuji pánům navrhovatelům a zpravodaji. Můžeme pokračovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji panu předsedovi. Vyhovím jeho žádosti a končím dnešní jednací den. Ale samozřejmě musím ještě splnit povinnosti, to znamená, že se s vámi setkám se všemi zítra s tím, že podle schváleného pořadu schůze máme před sebou prosím kolegy a kolegyně o klid body z bloku třetích čtení, potom body z bloku prvních čtení, zákony, které jsou na dopoledne plánovány.